Naše armáda je profesionální, a je to poměrně zásadní věc. Všude v zahraničí jsme perfektně hodnoceni.

Chtěl bych říct, že jsme rovnocennými partnery vůči našim zahraničním spojencům.

To znamená, že naše armáda slouží k tomu, aby chránila Českou republiku, aby chránila Evropu.